Na jednání 26. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem jedenáct odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na jednotlivé písemné interpelace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 268. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. A jak se může každý z nás přesvědčit, tato překážka trvá a nelze pokračovat v projednávání této interpelace. Tak, dále. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Valenty... Už jsme se o tom bavili minule, já vím, pane předsedo.

Dnes je opět přerušena kvůli nepřítomnosti pana premiéra. Takže pan premiér nepřišel na sedm interpelací v řadě. Já si myslím, že opravdu by bylo dobré, kdyby si mohla vláda zorganizovat svůj program tak, aby plnila aspoň ty elementární povinnosti, které ji vyplývají z jednacího řádu. Jinak budeme muset já nevím, jakým způsobem můžeme dál pokračovat, pokud premiér sedm jednání v řadě nepřijde na interpelace. Jestli tedy máme navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny, aby byl premiér povinen se dostavit na projednání příštích písemných interpelací, nebo co dalšího se po nás požaduje. Ale opravdu, pokud se to příště bude opět opakovat, bude to osmé jednání v řadě, kdy pan premiér nebude přítomen, tak nezbude nic jiného, než to řešit zase samostatným bodem. Myslím si, že bychom se měli vrátit k respektu, k těm základním demokratickým institucím. A kontrola vlády opozicí je jedna z těch základních institucí, které by fungovat měly. Děkuji za pozornost. Děkuji. Přečtu omluvu.

Další interpelací, kterou bychom měli dnes projednat, je interpelace opět na předsedu vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 324.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 342. I toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády, který je dnes omluven z důvodu zahraniční cesty. Další omluva. Další interpelací je interpelace na ministra dopravy. Ministr dopravy Dan Ťok odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nejnebezpečnějšího místa na silnicích. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 344. Projednávání této odpovědi bylo rozhodnutím Poslanecké sněmovny na 24. schůzi přerušeno do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny, tudíž tato podmínka je splněna.